Klid prosím! Prosím Sněmovnu o klid.

A znovu opakuji, že my tady neřešíme nějaký zahraničněpolitický problém ani neřešíme, kam patří Krym a nepatří.

Děkuji.

Pane poslanče, máte slovo. Nemyslím si, že ten problém je úplně jednoduchý. Jedna věc je politická deklarace, a já nejsem znalcem mezinárodního práva. Jestliže ukrajinská jurisdikce v tuto chvíli není schopna nad částí svého okupovaného území vymáhat legislativu, jak se to bude řídit.

Ten problém není podle mého názoru tak jednoduchý, jak se to zdá, to si tady můžeme říkat deklarace. Ale zase na druhou stranu rozhodně to není tak, že podnikatel přinese nějaký papír, pak by naše úřady ho asi neměly uznávat, když neuznáváme anexi Krymu. Děkuji. Nyní pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, poté zpravodaj, také s přednostním právem. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

A vím, jaká je politická realita nebo reálný stav. Pokud bude český podnikatel podnikat na Krymu a přinese potvrzení, že zaplatil daně v Rusku, nebo ruským daňovým úřadům, zda jim to česká strana uzná.

To je všechno. Nechtěl jsem, aby někdo tady říkal, jak to dopadne, kdo vlastně na Krymu bude vymáhat daně a do které státní pokladny ty daně potečou. To samozřejmě nejsme schopni určit my v České republice. Pane zpravodaji, máte slovo. Musím okomentovat diskusi. Prosím vás, na zahraničním výboru jsem byl asi jediný, kdo se ptal. Pan kolega Laudát tady vznáší jakési pochybnosti.

Já jsem byl jediný, mne zajímaly konkrétnosti.

Nyní před panem ministrem dvě faktické poznámky. Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce, prosím. Je evidentně poznat, že to v každé straně a hnutí funguje jinak.

To byl normální dotaz.

Děkuji i za dodržení času.

Nyní ještě znovu faktická poznámka pana kolegy Stanjury. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Děkuji vám za vysvětlení. Děkuji. Pane ministře, máte slovo.

Děkuji. Ještě někdo do rozpravy? Znovu rozpravu končím a přikročíme k hlasování o navržených usneseních.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.